Jestliže koalice říká, že nechce podpořit vysokopříjmové domácnosti, mohu s tím i nemusím souhlasit, tak toto je nástroj, kde se tomu můžeme vyhnout, protože my to můžeme nastavit tak, že se to připraví na průměrnou spotřebu domácnosti anebo na jakoukoliv jinou spotřebu domácnosti. Zjednodušeně řečeno, tu podporu dostanou ti, kteří budou mít určitou spotřebu. Když se dohodneme na průměrné, což si myslím, že je docela logické, tak všichni ti, kteří mají nadprůměrnou spotřebu, říkejme třeba ti bohatší, těch by se to v tuto chvíli už netýkalo.

To si myslím, že je jednoduché, jasné a stát si může okamžitě regulovat formu podpory. Bude to mít připravené. Jak už jsem zde říkal, stát může zastropovat tu podporu, například průměrnou spotřebou domácnosti nebo jakoukoliv jinou spotřebou, takže nemusí mít nikdo obavu, že by se přes obnovitelné zdroje dotovaly bohaté domácnosti, a ti, kterým koalice nechce tu podporu vyplácet. Za další, nesmírně důležité, a tady bych opravdu poprosil, abyste toto zvážili.

Jaké chceme dneska hledat pro firmy formy podpory z vysokých cen energií? Nemáme jich mnoho. Můžeme podpořit vysoce energeticky náročné firmy, ano, to se čas od času dělá, ale to jsou spíše desítky, možná stovky velkých firem, které mají opravdu extrémní náklady s emisními povolenkami, ale jsou tady desetitisíce dalších subjektů, které mají velký problém. Ale zase záleží na tom, kolik by ten stát si řekl. Za další, bylo by to symbolické.

Za další, je to úžasně jednoduché, nevymýšlejme kolo. Všechny sociální podpory, jakkoliv jsou možná dobře míněny, jsou o čem?

Toto můžeme udělat jednoduše tak, že pouze něco nezaplatí. Takže je to jednoduché jak pro stát, ušetří se tím práce obrovského množství úředníků, kteří dneska nevědí, kde jim hlava stojí, stejně to nestíhají, ušetří se tím nervy všech, kteří žádají, ale hlavně, uvědomme si, že také celá řada z těch, kteří žádají, to má problém vyplnit. Takže toto by bylo jenom o tom, že by zaplatili méně.

Co by to vlastně znamenalo?

Znovu říkám, pouze by se to posunulo. Pokud by ani toto nebylo schůdné, tak poté ano, už je to na vrub zdrojů ze státního rozpočtu, a tady navrhujeme dvě varianty.

První věc je emisní povolenky. A to je ten další zákon, který zde předkládáme s kolegou Brabcem a s ostatními, a je to zákon o podmínkách obchodování s emisními povolenkami na emise skleníkových plynů.

My jsme předpokládali ještě za naší vlády s ohledem na tehdejší ceny emisních povolenek, které neovlivníme zde v České republice, že by to mohlo být 150 miliard v tom období. Bude to více, výrazně více.

Co tím vlastně říkáme?

Víte, kolik je to peněz? Dobře, nejde to tam naráz, to je zcela zjevné, ale jde to tam po desítkách miliard ročně. A my nepotřebujeme dneska na tu podporu stovky miliard. To není vůbec málo.